Polsko odmítá respektovat rozhodnutí evropského soudu, takže by mělo platit 68 milionů eur jako pokutu. Nikdy nenabídlo Česku jakýkoli skutečný ústupek, například omezení těžby prostorové nebo časové. Je tedy otázka, zda Polsko vůbec plánuje smlouvu dodržovat, jak by se dodržování smlouvy vymáhalo a proč Česko podporuje Polsko v protiprávním jednání. Naši pozici ve sporu podpořila Evropská unie i polské soudy. Generální advokát Soudního dvora Evropské unie vyjádřil souhlas s českou žalobou a spor by tak Česká republika vyhrála.

Podpisem smlouvy hodil český premiér argumenty v náš prospěch přes palubu. Takže se nabízí zcela jiná otázka: proč urychlený a utajovaný podpis utajované smlouvy, když naopak čas nám hrál do karet a bylo jasné, že jak mezinárodní, tak dokonce i polské instituce jsou na naší straně? Podmínky pro další těžbu obsažené ve smlouvě nestačí k tomu, aby ochránily zásoby vody na české straně hranice. Dohoda je především ústupek Polsku, které nechtělo platit pokuty za nedodržování soudního rozhodnutí a za pokračování těžby.

Místní spolky, ekologické a právní organizace už oznámily, že příslušné žaloby podají. Kritici upozorňují na to, že Česká republika naprosto ustoupila Polsku v časovém horizontu dohledu evropského soudu na plnění smlouvy.

Důl je povinen podle čl. 3 odst. 9 reagovat jen v případě, že by pokles překročil 8 metrů za šest měsíců.

Jednání o dohodě nebylo ani na programu vlády.

Je přitom zcela jasné, že o tak závažném problému se mělo jednat veřejně s politiky, občany i odborníky. Abychom si ujasnili podstatu věci, díky podepsané smlouvě Polsko nemusí platit pokuty a my se vzdáváme všech žalob. Na straně druhé Polsko se nijak nezavázalo, že zabrání poklesu hladiny podzemní vody u nás, pouze k tomu, že tento pokles bude do 16 metrů poklesu ročně. Pane premiére, vládo, další palec dolů za vaši neschopnost, která přichází naše občany pěkně draho. A úplně na závěr trochu z jiného soudku.

Vláda Petra Fialy jako jediná v rámci zemí V4 žádné plošné řešení občanům nenabídla.

Tato vláda není vládou odborníků a má velkou nedůvěru u velké části veřejnosti, která je oprávněná. Hnutí SPD požaduje po současné vládě Petra Fialy z ODS, aby přišla s konkrétními opatřeními, která pomohou plošně všem občanům překlenout současnou nelehkou situaci, a zároveň aby vláda zveřejnila konkrétní termíny vyzýváme k tomu vládu odkdy budou tato opatření platit. V opačném případě by měla vláda podat demisi, jelikož občané, kterým přicházejí drahé složenky, nemají čas čekat na neschopnou vládu. A je opravdu tristní, že pakliže s nějakým plošným řešením konečně opožděně přijdete, ale zatím jste nic neudělali, tak to bude tady ve Sněmovně opět jen a jen zásluha opoziční SPD, že jsme vás do toho natlačili.

Ale občané čekají na plošné vyřešení zdražování, tak jako to dělají vlastenecké vlády v Polsku, Maďarsku, a nově také Slováci přistoupili už k řešení.

My jsme chtěli umožnit, abychom tady diskutovali.